Takže z mnoha důvodů provozních i rozpočtových chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby potvrdila své rozhodnutí a přehlasovala veto prezidenta republiky. Předpokládám, že v pátek by potom zákon mohl jít ve Sbírce zákonů tak, aby příští týden mohly být bez problémů uskutečněné potřebné výdaje, zejména v sociální oblasti. Děkuji za úvodní slovo, pane místopředsedo. Děkuji, pane ministře. Nechce se vyjádřit, děkuji.

Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti za čtyři roky svého předpokládaného funkčního období chce dle vládou představeného rozpočtového výhledu zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun, konkrétně cirka o 1,2 bilionu korun, což může způsobit obrovské finanční problémy České republice a občanům České republiky, kdy už nemusí být na zajištění adekvátní zdravotní péče, na zajištění základních sociálních služeb a na důstojné důchody. Vláda Petra Fialy z ODS navrhuje zvýšení letošního schodku státního rozpočtu, a tím i státního dluhu, přestože, jak jsem už uvedl, má vyšší daňové příjmy.

Je potřeba snižovat schodky státních rozpočtů zvyšováním příjmů a snižováním zbytných výdajů.

To znamená, chudší občané budou mít horší péči a bohatší nebo ti bohatí budou mít lepší. To jsou všechno nepřijatelné návrhy pro SPD.

A o tom je vlastně celý tento váš rozpočet a i rozpočet, který chystáte na příští rok.

To v tom rozpočtu je, a prostě to děláte dál, dokonce se to má ještě navyšovat, ale slušným lidem, ty chcete okrást, ty, kteří si platili pojištění v nezaměstnanosti.

Vy máte samé asociální návrhy proti českým slušným a pracujícím lidem a tak je strukturován tento váš rozpočet.

Jsme zastánci vyrovnaného hospodaření státu, vyrovnaných či přebytkových státních rozpočtů.